Vážené kolegyní, vážení kolegové. Děkuji, pane předsedající, za slovo. A samozřejmě nikomu nemohu bránit. Jenom bych chtěla opravdu tady jenom zdůraznit některé aspekty Národního plánu obnovy, které možná v kontextu všech těch myšlenek, které jste tady představili, mohly zapadnout. Je nutné si uvědomit, že Národní plán obnovy je jeden z programů, které bude mít Česká republika k dispozici. Spoustu těch věcí, které jste tady jmenovali, ať už je to veřejná zelená doprava a tak dále, budou jak v operačním programu Doprava, budou v Integrovaném regionálním operačním programu. Chci jenom zdůraznit, že Národní plán obnovy není všespasitelný. Jsou tady samozřejmě i kohezní fondy, Modernizační fond, Fond pro spravedlivou transformaci a mnohé další. Pokud se podívám na to usnesení, jak mám před sebou, a hned ten bod jedna, kde doporučuje vládě odklad odklad termínu předložení Národního plánu obnovy.

Jakékoliv zdržení je v neprospěch České republiky.

Takže toho času je opravdu málo a jak bod jedna, tak bod dva, tak bod tři jsou skutečně body, které všechny tyto kroky zdržují.

Takže debata o tom, že by Národní plán obnovy toto nesplňoval, skutečně asi není namístě. Co se týká vyzývat vládu, aby co nejvíce peněz dala pro malé a střední podniky, já bych vám všem chtěla doporučit, abyste si stáhli Dohodu o partnerství, která je také v eKLEPu.

Takže malé a střední podniky, nejenom Národní plán obnovy, ale například operační program Technologie a konkurenceschopnost. Co se týká doporučení na průzkumy. Každý veřejný zadavatel má povinnost postupovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Vyhodnocení žádostí, aby bylo transparentní, na tom to samozřejmě celé stojí, protože vždycky samozřejmě ten transparentní postup vyhodnocování žádosti je dán jako povinnost řídícímu orgánu. Takže já jsem chtěl jenom na toto upozornit, abychom opravdu u těch usnesení se nesnažili udělat kroky, které by vedly k tomu, že to budeme zdržovat na české straně a ve finále se vystavíme tomu riziku, že ty peníze nevyčerpáme.

Já jen stručně. Musím se trochu ohradit proti paní ministryni. Ona to tady podává, že snad jako chci poškozovat zájmy České republiky, když chci, aby se mohly řádně vypořádat připomínky. Já jenom upozorním na to, že my jsme na to čekali půl roku, než jste to předložili do mezirezortu. Jasně, mezitím nám chodily ty komponenty různě odděleně a pak třeba za týden přišly v úplně nové podobě. Ale nepřišlo nám to nikdy uceleně, takže bylo těžké se k tomu jakkoliv vyjadřovat.

To mi přijde trošku disproporční vzhledem k tomu, že pokud tvrdíte, že v českém zájmu je to odevzdat co nejdřív, tak jste nám to mohli jako vláda předložit už před Vánoci, jak jste tvrdili na schůzi. Je to v zápisu výboru pro evropské záležitosti.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych chtěla reagovat na svého předřečníka, pana poslance Kopřivu. Zcela se ztotožňuji s tím, co tady řekl, i s tím, co je předloženo. Paní ministryně, my dobře víme ohledně limitování času na čerpání prostředků.

Tentokrát jsme také nedostali hotový materiál. I tam jsou ještě dneska chyby. To samo o sobě je opravdu naprostým projevem nedobré vůle spolupracovat se Sněmovnou.

Prosím máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, já bych se také ráda vyjádřila ke svým předřečníkům, k paní Langšádlové i k panu Kopřivovi, a to především ve vztahu k paní ministryni a k tomu jejímu příspěvku. Paní ministryně tady na nikoho nenaléhala.

Všichni víme, a věřím tomu, že i pan kolega poslanec pan Kopřiva, prostřednictvím pana předsedajícího, ví, že proces má jasná pravidla, a že pokud Národní plán obnovy je teď v mezirezortním připomínkovém řízení, tak se k němu všichni, kteří se mohou v rámci připomínkového řízení vyjadřovat, tak se k němu budou vyjadřovat. K takovému připomínkovému řízení se dávají připomínky zásadní, další připomínky. A všechny připomínky se musí v rámci toho mezirezortního připomínkového řízení vypořádat. To znamená, že každý, kdo tam svou připomínku napíše, tak s tímto se bude jednat a bude se s ním ta připomínka vypořádávat. A to buď tím, že se to tedy změní, že té připomínce se vyhoví, anebo se nějakým způsobem s tím aktérem dohodne, nebo se dostatečně řekne proč popřípadě pak již na vládě.